Takže se jedná evidentně o zvyšování daní.

Tento návrh je pouze o zvyšování daní.

Ten návrh má několik částí, tak mi dovolte, abych je postupně prošel, tak jak je struktura tohoto návrhu, a aby paní ministryně nebyla překvapená, některé z těch částí považujeme za dobré a smysluplné. Některé. Já řeknu přesně které. Kdyby ten návrh zákona obsahoval pouze tuto část, tak my občanští demokraté budeme hlasovat pro návrh zákona. Je to logické, protože v této oblasti dochází k rozšíření okruhu osvobození od daně z nemovitosti. Protože čí jsou příjmy z daně z nemovitosti? Vlády, nebo obcí? Obcí.

Pokud máte co říct, tak se přihlaste a můžeme spolu polemizovat přes mikrofon.

Pochválil jsem paní ministryni, to se opravdu stává zřídkakdy.

Takže to je opravdu dobře a v této části by vláda naši podporu získala.

Ona říká, že to není sektorová daň pro pojišťovny, ale je to sektorová daň pro pojišťovny. Jmenuje se trochu jinak, zase s tím argumentem, proč to pojmenovat přesně, když to můžeme nějak popsat a zamlžit tu věc. Je to zdanění technických rezerv pojišťovně. Nejdřív vám v krátkosti shrnu pět základních důvodů, proč je to špatně, a pak vás seznámím se stanoviskem celého trhu. A víte moc dobře, že pokud se celý trh shodne na nějakém stanovisku k zákonu, je to věc spíše výjimečná než běžná.

V celé oblasti, když sečtete zisky všech pojišťoven na trhu. Takže přibližně celý roční zisk chce vláda pojišťovnám sebrat s tím, a to má pravdu vláda, když říká, že ty rezervy vytvářely ty pojišťovny každá jinak.

Ty vyšší rezervy mají především ty pojišťovny, které působí na celém trhu, i geograficky i na celém trhu všech pojišťovacích produktů.

Už jsme tady měli vládu, která poroučela větru a dešti, a jak to dopadlo. Takže ti opatrnější budou opravdu potrestáni.

Je pravda, že podobný krok v historii Ministerstvo financí už několikrát zvažovalo. Ale vždy nakonec vyhrála jednoduchá úvaha, že obezřetnost velkých pojišťoven je namístě, a ten návrh nebyl přenesen do návrhu zákona a nebyl předložen vládě či Poslanecké sněmovně. A teď vás seznámím s podrobnějším stanoviskem České asociace pojišťoven proti zdanění technických rezerv pojišťoven.

Prosím, pane poslanče. ... mění způsob stanovování jejich daňové uznatelnosti. Doposud byly daňově uznatelné technické rezervy, které mají pojišťovny zahrnuty v účetnictví.

A co na to říkají samotné pojišťovny? Za prvé je to projídání budoucnosti.

Minimální. A co říká naše vláda? Otázka zní proč. Obezřetný přístup pojišťoven. Ale podotýkám, ta směrnice stanovuje minimální rezervy. Velmi často tady rádi hovoříme o tom, že u nás je finanční sektor stabilní, ať už bankovní, nebo pojišťovny. A je to pravda. Tento krok vede k tomu, aby byl méně stabilní, méně výkonný, méně připravený na případné otřesy a mimořádné příležitosti. Protože těch 10 miliard se prostě hodí.

Žádnou jinou logiku to nedává, protože mít rezervu větší než minimální...

To by se nám hodilo, to bychom pak mohli rozdělovat my. Připadá vám to absurdní? No, je to absurdní. Ale stejně absurdní je tento návrh vlády. Jedná se o jednorázový příjem do rozpočtu. To vláda samotná přiznává. Sice rozhodí na dva roky, ale jednorázový příjem.